Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí, aby tento tisk uvedl, a připraví se zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Pavel Šrámek.

Americký zákon FATCA ukládá zahraničním finančním institucím oznamovat informace o jimi vedených účtech amerických daňových rezidentů americké daňové správě.

Zahrnuje např. úroky, dividendy, mzdy, výplaty, nájemné, příjmy z prodeje majetku, které mohou generovat úroky, apod.

Po vzoru těchto dohod byl Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj vytvořen společný standard pro automatickou výměnu informací, který se obdobně snaží promítnout Evropská unie do svého práva. Na základě dohody si budou daňové správy České republiky a Spojených států amerických automaticky každoročně vyměňovat údaje o finančních účtech, které vedou jejich finanční instituce daňovým rezidentům druhé smluvní strany.